K tomu mám snad jenom dvě poznámky. To, že něco vznikne, není výsledek opět. A to, že vychází nějakých ubohých 30 bytů na krajů, rozhodně nepomůže našim seniorům v rozsahu, kolik seniorů, kteří by potřebovali dům s pečovatelskou službou, máme. Takže ani v této oblasti, kde ANO má už pět let svého ministra, nedochází k žádnému pokroku. Ostatně řekl to poměrně výstižně i politolog Kamil Švec dneska na ČT1, že vláda žádné hmatatelné výsledky nemá. Jediné, co dělá, že se spoléhá na své marketéry, spoléhá se na propagandu, a jak už je tradiční u předsedy vlády, svoje chyby promítá do ostatních a tvrdí, že proti němu jede nějaká propaganda, že proti němu je spiknutí, že proti němu jede kampaň a podobně.

V podstatě to ukazuje naprosté manažerské selhání, kdy Andrej Babiš jako předseda vlády se svými ministry není schopen zacházet takovým způsobem jako v Agrofertu, že neplní vůbec závazky, které občanům dali. Myslím si, že to je zásadní manažerské selhání. Myslím si, že to povede k zaostávání našeho státu. Ukázal jsem to na celé řadě resortů, kde ANO vládne už pět let. A myslím si, že to je dost nefér vůči našim dětem. My bychom měli odevzdat Českou republiku v kondici, ve které stát bude lepší, než ve které jsme ho přebírali. V současné době jim odevzdáme stát, který je zaostalý.

Nikdy v historii tady nic takového nebylo možné. Dokonce i, prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, váš známý, bývalý premiér Gross, u něho šlo jenom o jeden milion korun, u vás jde o daleko větší sumy. Inu, řekl jste, že neodstoupíte a že vás budeme muset porazit ve volbách. My tuto výzvu samozřejmě přijímáme.

S přednostním právem nyní tři faktické poznámky. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, po takovém projevu se mi nemluví snadno. Rozhodně nepůjdu na tuto rétoriku. Nebudu nikoho urážet, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Chtěla bych jenom upozornit, že se tady velice hezky smíchávají tři roviny problémů. Je to rovina etická, právní a politická.

Role premiéra je jistě nezpochybnitelně v oblasti výkonné tou nejdůležitější funkcí.

Nyní pan poslanec David Kasal také s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem chtěl být hodný. Tak to teď upravím. A druhá poznámka. Máte samozřejmě právo kritiky.

Tak odpovím i kolegyni Válkové, co zatím Piráti předvedli, že nic nepředvedli. My jsme tam nějaké tři týdny. Tak co předvedli? Kumulace funkce, trafiky a komunikace s opozicí, to jsou tři témata, která jsou nejčastější.

Trafiky. Připomenu.

To tady ještě nebylo. Nicméně ani toto neplatí, protože byl příslib, a to je ten třetí bod, komunikace s opozicí, že opozice dostane prostor v těchto kontrolních orgánech, což jsou dozorčí rady v městských firmách. O pozici ve výborech jsme se bavili na zastupitelstvu čtyři hodiny. Ten poměr měl být 5:4, nakonec nabídla koalice změny 6:3. Omlouvám se, nestihl jsem to všechno.

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl stručně reagovat na předřečníky. Kolega Michálek nikoho neurážel. To, že ta fakta jsou značně urážlivá, není vina kolegy Michálka.